Chtěl bych informovat, že hlasuji s kartou číslo 15. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Pavla Čiháka a poslankyni Gabrielu Peckovou. Pokud tomu tak není, rozhodneme hlasováním, které jsem zahájil. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem ověřovatelů.

Je to hlasování číslo 1.

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Andrle Sylor zahraniční cesta, pan poslanec Benešík do páté hodiny pracovní důvody, pan poslanec Fiedler pracovní důvody, pan poslanec Kádner zdravotní důvody, pan poslanec Koskuba zdravotní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Plzák zahraniční cesta, paní místopředsedkyně Pokorná Jermanová osobní důvody, pan poslanec Pražák zdravotní důvody, paní poslankyně Putnová osobní důvody, pan poslanec Sedláček zdravotní důvody, pan poslanec Schwarzenberg pracovní důvody, pan poslanec Zavadil zahraniční cesta a pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta.

Tolik tedy omluvy. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 50. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nicméně jsem obdržel informaci, že na minulé schůzi Sněmovny byl přerušen bod Návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, který mimo jiné obsahoval i rezignaci dvou členů této vyšetřovací komise, a Sněmovna dosud tyto rezignace formálně nevzala na vědomí. Takže dovolba těchto členů by teoreticky mohla být učiněna již v tom bodě 215, který je zařazen na této schůzi. A já prosím pana předsedu volební komise, aby v případě potřeby připravil příslušný postup.

Prosím pana poslance Koníčka, pokud nejsou vystoupení s přednostním právem. Takže pan poslanec Koníček, po něm pan poslanec Okamura a potom paní poslankyně Černochová a potom pan poslanec Adámek a další.

Děkuji. Prosím pana poslance Okamuru.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, navrhl zařazení mimořádného bodu na program této schůze Poslanecké sněmovny s názvem Zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků.

Prosím všechny, aby se usadili, aby se ztišili. A pokud neklesne hladina hluku, budu nucen přerušit jednání. Tak já chápu, že poslance jiných politických stran nezajímá zavedení odvolatelnosti politiků, takže děkuji, že jste tady zjednal trošku klid. Takže dovolte, abych navrhl zařazení mimořádného bodu na program této schůze Poslanecké sněmovny s názvem Zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků. Tento náš dlouhodobý návrh na změnu českého politického systému směrem k přímé demokracii získal totiž po právě skončených krajských volbách opět na velké aktuálnosti a znovu se ukazuje potřeba začít nad touto změnou velmi vážně diskutovat v celém politickém spektru. Jen připomínám, že náš ústavní zákon, který naše hnutí SPD navrhlo a který by umožnil přímou volbu a odvolatelnost politiků, jste tady ve Sněmovně vloni zamítli.

Také prezident Miloš Zeman ústy svého mluvčího toto jednání označil za nesportovní a někdy až politicky bizarní spojování různorodých stran do koalic s jediným cílem: vyšachovat vítěze.